Ale já jsem velmi ráda, že nakonec jsme došli při tom jednání se Svazem měst a obcí a s Asociací krajů k tomu, že by se v tuto chvíli toto ustanovení z tohoto návrhu zákona vypustilo. V současné chvíli mám připravený pozměňovací návrh, který je již v systému teď zaveden. Paní ministryně financí se jistě ještě dnes vyjádří, jestli tento pozměňovací návrh pak ve třetím čtení podpoří. V systému už ten pozměňovací návrh je. A do doby, než bude vyjasnění všech věcí, a především než dostanou města, obce, kraje metodiku, kuchařku, jakým způsobem tuto situaci řešit, i především z hlediska toho, aby to v budoucnosti, ty daňové dopady ve městech, obcích a krajích nemělo.

Děkuji vám za pozornost.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

Říkala jste, že jste byli připomínkovým místem jako Asociace krajů a že jste tedy dali připomínku, že budou určité dopady.

Tolik moje poznámka. Každopádně děkuji za to, že ten problém bude řešen.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě bych chtěla reagovat na svoji předřečnici paní Kovářovou. Myslím, že v tuto chvíli je bezpředmětné hovořit o nějakém vyčíslení. Myslím si, že je důležité, že s paní ministryní financí jsme našly shodu nad tím, že v tuto chvíli se načte pozměňovací návrh, který bude z její strany podpořen, a kraje, města a obce mají jasnou garanci toho, že Ministerstvo financí připraví metodiku. A teprve až všechno toto bude vyjasněné, tak se sem znovu tento návrh zákona předloží. A vy jste říkala, že to bude řešeno. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající. Já jsem teď přečetl ten text pozměňovacího návrhu, který prostřednictvím pana předsedajícího jste, paní poslankyně, předložila.